Jako první se do rozpravy ke změně programu přihlásil pan předseda klubu TOP 09 Michal Kučera. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodu programu číslo 174, číslo tisku 1019, novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel.

Takže jako čtvrtý pevně zařazený bod na dnešní odpolední jednání.

Já mám návrh a prosbu o zařazení jednoho bodu na zítřejší program schůze po třetích čteních. Tuším, že tam je jedno třetí čtení.

Dále bych poprosila zařadit po tomto bodu v případě, že bude zařazen, a nevím, jestli se na dnešek omlouval pan ministr zahraničních věcí Zaorálek nebo jestli se omlouval pan ministr Chvojka. Omlouval se pan Zaorálek. Takže nemůžu využít svého práva interpelovat pana ministra.

Tato komise má zásadní význam při prosazování práv žen, dokumentující realitu života žen na celém světě a formování globálních standardů v oblasti rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen.

Ano, kolegyně a kolegové, slyšíte dobře.

Já se s tímto podobenstvím naprosto ztotožňuji.

Já to nebudu zpochybňovat.

Já to tedy mohu zopakovat ještě jednou před tou půl dvanáctou, ale podotýkám, že je to vaší věcí, abyste sledovali jednání včetně omluv. Ano, já nezpochybňuji to, že se pan ministr Zaorálek omluvil, ale vy nezpochybňujte moje právo chtít zařadit do programu debatu na toto vážné téma.

Mně to jedno není. Myslím si, že to není jedno ani našim kolegům v Poslanecké sněmovně.

Paní kolegyně Černochová přednáší návrh na změnu programu docela zásadního charakteru, já se k tomu nemohu vyjádřit jinak než že jí dám dostatek prostoru k tomu, abyste vnímali závažnost toho návrhu, který říká. Takže bych velmi ráda znala názor a postoj České republiky, protože Česká republika také hlasovala. Bohužel to hlasování je tajné. Takže nemáme žádnou šanci dozvědět se, jak která členská země, jaký postoj k tomu zaujala. Ale myslím si, že by bez ohledu na to, jak zástupci České republiky hlasovali v tajné volbě, tak že by zástupci České republiky a zejména pan ministr pro lidská práva a ministr zahraničních věcí měli poslancům zákonodárného sboru jasně sdělit stanovisko České republiky.